Ptám se, kdo je pro, abychom odděleně hlasovali pro body, které navrhl kolega Stanjura. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat podle navrženého způsobu hlasování. Ptám se, kdo je pro způsob hlasování a pořadí, tak jak bylo předloženo zpravodajkou. Kdo je proti? Děkuji vám. Postup hlasování byl schválen. První bod.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Třetí návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Takže je nehlasovatelný.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.